Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra zdravotnictví, dnes zjevně mezi poslanci oblíbeného a žádaného. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych možná začal trochu zpochybněním tvrzení, které tady zaznělo, že poplatky mají regulační funkci. Ony se tak nazývají, ony byly s tímto zaváděny, ale bohužel data... Nebo bohužel bohužel možná pro zastánce poplatků data, která máme nasbírána za několik let po zavedení těchto poplatků, to popírají. Tam skutečně po jeho zavedení došlo k poměrně prudkému poklesu využívání pohotovosti a ten pokles se udržel i mnoho let poté, kdy byl tento poplatek zaveden. U těch zbývajících, mám teď na mysli poplatek za den hospitalizace a poplatek za využívání ambulantní péče, došlo po zavedení těchto poplatků ke skokovému poklesu ve využívání této péče, to je pravda, nicméně zhruba dva roky poté se ty křivky spotřeby zdravotní péče jak u lůžkové péče, tak u ambulantní začaly dostávat v podstatě na tu úroveň, kde byly předtím. A ono je to podle mého názoru i logické. Protože pokud vezmeme pohled pacienta a vezmeme sílu vztah lékařpacient, tak je podle mě neoddiskutovatelné, že ta informační převaha lékaře je taková, že pacient skoro vždycky nakonec udělá to, co mu doporučí ten lékař. A myslím, že je to správné. Prostě pacient lékaři věří a dá na jeho doporučení. Neumím si moc představit, když lékař pošle pacienta v rámci ambulantní péče na další vyšetření k dalšímu specialistovi, že pacient řekne ne, já bych tam platil 30 korun, já to využívat nebudu. Podle mě mnohem více záleží na tom, jak jsou nastaveny úhrady, nakolik jsou lékaři, a to jak praktici, tak specialisté, motivováni k tomu, aby zvyšovali objem péče, aby zvyšovali počet ošetřených pacientů, a podle toho se to odvíjí. Co se týče nemocnic, tak je to úplně totéž.

Takže abych odpověděl jasně a stručně na vaši otázku, nemyslím si, že zrušení poplatků za den hospitalizace nebo zrušení poplatků u ambulantních specialistů a praktiků povede ke zvýšenému nadužívání zdravotní péče. Prostě ten, kdo o tom rozhoduje nakonec, je ten poskytovatel. Děkuji vám, pane ministře. Chci se zeptat paní poslankyně Peckové, zda chce dát doplňující otázku.

Přesto děkuji. Děkuji za otázku. Pane ministře, poprosím vás o doplnění. Děkuji. Já myslím, že má slova byla vyložena dobře. Myslím, že tak jak jsou nastaveny stávající úhradové mechanismy, tak by nemělo dojít k ničemu špatnému z hlediska systému a podle mého hlubokého přesvědčení by nemělo dojít k nějakému nadužívání zdravotní péče. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře. Zajisté jako bývalý ředitel nemocnice víte o problémech s úhradou zdravotnických pomůcek pro diabetiky.

Děkuji za vaši odpověď. Děkuji, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tedy na úvod s upřímností pro mě vlastní musím říct, že byť jsem mnoholetý bývalý ředitel velké nemocnice a předtím i malé, tak s tímto problémem úplně detailně seznámen nejsem.

Já situaci nechám zanalyzovat, a co bude v mých silách, samozřejmě ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, se budu pokusit řešit tak, abychom jim byli nápomocni. A to, co v této věci budeme dělat, připravím pro vás písemnou informaci. Děkuji.

Dále je zde v pořadí paní poslankyně Květa Matušovská. Bude interpelovat pana ministra Antonína Prachaře ve věci problematiky výběru mýta. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane ministře. Ráda bych se vás zeptala na stav ohledně problematiky výběru mýta a jeho možného budoucího vývoje v kontextu vašeho čtyřletého působení na Ministerstvu dopravy.

Tedy jinými slovy, snažit se o to, aby dopravci měli co nejnižší platby jak za mýtné, tak za další poplatky tvořící fiskální příjmy státního rozpočtu.

Pokračující očekávaně rychlý přesun vozidel především z kategorie Euro 3 do Euro 5 významně snižuje odhadované příjmy z mýta.

Děkuji. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď. Dámy a pánové, děkuji za tento dotaz.

Ty slevy jsou poskytnuty, pokud dopravce využívá více dálnice a zaplatí určitou sumu, tak z této sumy jsou potom poskytnuty slevy.

Druhý aspekt je to, abychom motivovali dopravce, aby využívali zpoplatněné úseky a měli nárok na slevu.